Předložený návrh uvede pan poslanec Roman Kubíček a já ho tímto žádám o slovo. Ostatní poprosím, aby se už usadili na svých místech. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To je prakticky jediný obsah tohoto zákona.

Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Nikoho z místa nevidím, kdo by se hlásil, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje? Není. Návrh na vrácení návrhu garančnímu výboru nebyl podán. Zdá se, že se nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Opět, zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Nepadl ani návrh na vrácení, ani na zkrácení lhůty pro třetí čtení, případně aby se garanční výbor tímto návrhem nezabýval, a já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji všem.